Takže výborně, děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh pana poslance Lipavského, který navrhuje zařadit nový bod, který se nazývá Parlamentní diplomacie předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh pana poslance Bartoně, který navrhuje zařadit nový bod Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 66 ze dne 19. 12. 2017 ve věci zvýšení platů učitelů.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o pevném zařazení.

Mám tady požadavek na odhlášení, kterému vyhovím.

Zopakuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Bod byl tedy pouze zařazen. Kontrola hlasování.

Zpochybňuji tímto hlasování. Budeme tedy o tomto hlasovat, o námitce.

Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Byl by to třetí bod? První bod.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?